Mně připadá důležité si uvědomit, že tady... Ale nejde jenom o to, že nemáme moc takovýchto velkých podniků, ale jde o to, že vidíte dnes v Británii, zemi, která ze své země postupně dostala tyto těžké provozy, protože si myslela, že se bude živit bankovnictvím, a dneska co finálního vyrábějí?

Ale má obrovskou cenu, když tady je něco, co dokážeme dělat dnes a dokážeme to dělat způsobem, který má vlastně vliv na celou českou ekonomiku. Proto má smysl bavit se o osudu této ocelárny, protože když ona prostě zmizí, tak to zásadně změní i schopnosti české ekonomiky přežívat třeba těžká období a také to omezí naše schopnosti, které se týkají právě toho strojírenství.

Proto si myslím, že... A také si myslím, že tady jde o osud vůbec průmyslu, strojírenství Evropy. Proto se přiznám, že mě trochu udivilo rozhodnutí Evropské komise. Myslím si, že my jako státy se vzdáváme části své suverenity právě proto, protože předpokládáme, že nám Evropská komise pomůže ve chvíli, kdy my sami těžko ty věci ovlivníme.

Nerozumím tomu, jaká hra se vlastně tady dneska v evropském ocelářství hraje.

Ale druhá věc je, že si myslím, že je důležité, aby si stát tohle... abychom si to nenechali líbit, abychom to prostě nepřipustili. Před 15, 20 lety bylo těžké vědět, že existují takovéto modely. Ale dnes, když to víme, jde také o to, aby Česko byla země, která tomuhle nebude přihlížet. Ten příběh pokračuje. Nejenom Ostravska, a dokonce nejenom Česka. To je to, oč podle mě dneska na Ostravsku jde. Děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové. Kolega Luboš Zaorálek prostřednictvím předsedajícího má v řadě věcí pravdu. Vertikální integrace pro každou zemi z hlediska nezávislosti, logistiky a tak dále je velmi výhodná. Ale musím vás postavit na rovnou zem.

Děkuji. Další faktická poznámka poslanec Hájek.

Tak zdali vláda připravuje nějaký takový záložní plán. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Ano, já jsem ho koupil.